A je pravda, že součástí tohoto návrhu zákona, o kterém se diskutovalo velmi dlouho jak na úrovni pracovních komisí Legislativní rady vlády, tak na Legislativní radě vlády, tak poté ve vládě, tak součástí této materie byly změny v dávkách na bydlení, které byly ovšem načasované tak, aby platily až tehdy, až bude systém veřejného dostupného bydlení realizován. Pravda také je, že tento návrh, byť to byl návrh vládní, byl kritizován bohužel tehdejším koaličním partnerem, hnutím ANO, zřejmě se záměrem, že si oni v příští vládě institut sociálního dostupného či jakého bydlení udělají sami a lépe. Jak je ale vidět, tak se tomu bohužel nestalo.

Úplná změna k lepšímu ale nemůže nastat právě bez vybudování systému veřejně dostupného bydlení ve spolupráci s těmi ať už malými, nebo velkými obcemi a městy. My si zajisté všichni přejeme, aby byl v této zemi ukončen obchod s chudobou. A je také potřeba říci, že minulá vláda ČSSD, hnutí ANO a KDUČSL velmi výrazně zpřísnila podmínky pro vyplácení dávek na ubytovny a snížila jejich výši.

Za prvé, u příspěvku na bydlení se zavádí test na majetek, který je dosud jen u doplatku na bydlení. Za druhé, příjemcům dávky na živobytí by zbylo jen jakési minimum, ale nesmělo by jim zbýt více a u příspěvku na bydlení by se omezily stávající normativy, které dnes rozlišují strop dávky podle velikosti obce, a zavedl by se strop na jeden metr čtvereční stejný pro celou zemi. A v době, kdy v České republice stále neexistuje, bohužel, jak jsem o tom mluvil, zákon o sociálním či veřejně dostupném bydlení, bude mít taková reforma katastrofální dopady, zejména na osamělé seniory či seniorky, samoživitelky či chudé pracující rodiny, u kterých dosud dávky na bydlení tvořily velmi podstatnou a důležitou část jejich rodinného rozpočtu.